Ale tady musím říct zcela korektně, že paní předsedkyně toto uvedla na pravou míru, že to, že jsme si tady tu žádost o tom skutku vyslechli, je procesní postup ve věci.

Prosím, aby mohl pan zpravodaj dokončit svoje slovo.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. K vystoupení pana zpravodaje, myslím si, že překročil rámec zpravodajské zprávy, jak jsme byli často poučováni v minulém volebním období.

Pan zpravodaj shrnoval probíhající rozpravu, já se nedomnívám, že překročil svoji pravomoc. Nicméně nyní přistoupíme k podrobné rozpravě, do které se pan zpravodaj hlásí. Neeviduji žádnou jinou přihlášku, takže prosím pana zpravodaje.

Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy nikdo další nehlásí, takže tímto podrobnou rozpravu končím. Nikoliv. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Já končím tento bod. Ano, pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, zpochybnění hlasování. Já tedy dám hlasovat o námitce pana poslance Kotta.

Proto opakuji hlasování o předneseném návrhu usnesení.

Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo.

Děkuji za přednesený návrh. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu, abychom jednali i po 19. hodině.

Naše jednání tedy bude pokračovat i po 19. hodině.